Děkuji. Máte zájem o doplňující otázku? Děkuji za slovo. Pane premiére, já jsem rozhodně nechtěl zneklidňovat naše občany, ba právě naopak. Já jsem je chtěl zklidnit a chtěl jsem poukázat na to, že tato problematika je dlouhodobě podceňována.

Děkuji za pozornost.

Já jsem se informoval o některých údajích, které si myslím, že je dobré, aby i veřejnost věděla v případě vaší otázky. To znamená, že zde máme systém krytů a máme i aspoň nějaká řešení v případě vážných problémů, které jste tady naznačil nebo zmínil. Ale já vlastně souhlasím s tou jednou věcí, kterou jste řekl, a tu pokládám za důležitou, že opravdu je potřeba, abychom i ve školách informovali děti a mladé lidi o tom, jak se chovat v krizových situacích, co dělat, na koho se obrátit, podle jakých pokynů postupovat to si myslím, že je velmi racionální.

Prosím, máte slovo. Pane premiére, v programovém prohlášení vlády preambule, druhá věta: